Proto se ozývají a čekají odpověď.

Ptali se ho, jak budou vypadat investice do společnosti, jak chce zabezpečit rozvoj společnosti dle požadavků Evropské komise. To, co se dozvěděli, je vůbec nenadchlo optimismem, spíše nahnalo hněv do tváří, protože jim pan majitel řekl cituji že chce společnost provozovat na stávajícím zařízení jako nízkonákladového dodavatele komodit bez nároku na investice.

Opravdu může přijít do České republiky takovýto investor a my budeme mlčet, my budeme v klidu? Druhá otázka, která mě napadá v této souvislosti, je, jestliže opravdu Mittal Steel Arcelor chce, aby mu nevznikla konkurence ani náhodou a aby mohl obejít nařízení Evropské komise, jak to udělá? Když se potom podíváte na tu fabriku, zjistíte, že skoro uprostřed té fabriky je tzv. Energetika.

A tak sledujete, co se děje, a zjistíte, že v tichosti, bez vědomí představenstva a dozorčí rady, bez jejich souhlasu byl tento podnik vyveden z ostravské Nové huti a stal se vlastnictvím matky.

Říká se také, že jsou adekvátní náhrady.

Čili pokud dojde k tomuto scénáři, tak mateřská Nová huť bude mít kolem krku obojek, obojek z elektrických drátů, který někdo jiný bude moci přiškrtit anebo povolit, podle toho, jak bude potřebovat, aby ovlivnil evropský trh. Pokud máme zabezpečit dle požadavků Evropské komise dlouhodobou perspektivu a rozvoj? Myslím si, že ne, a je třeba na to také upozorňovat v Evropské komisi, že se tyto kroky dějí a že to je proti záměru Evropské unie, která deklarovala, že chce zachovat Novou huť, že chce zachovat zaměstnanost, dokonce rozvíjet.

Podívejme se, co je to vlastně ta společnost, která by měla zájem nakoupit, ta Liberty House.

Byli vyřazeni ze soutěže o odkup přístavu, o který měli zájem, protože neměli zajištěné financování. Přesto rozjíždějí velké transakce a akvizice po Evropě.

Čili provázanost minimálně personální je zde zcela zřejmá a jasná. Ptám se: Je to seriózní partner, kterému by Evropská komise měla věřit, že bude ten žralok a ta konkurence proti stávajícímu koncernu ArcelorMittal Steel a zabezpečí prosperitu budoucího odděleného nového podniku? Otázka další. Evropská komise, potažmo Evropský parlament klade velký důraz na emisní znečištění. Proto vymyslel princip emisních povolenek.

Je to jeden z regionů s nejvyšším znečištěním ovzduší a bohužel tento hutní podnik historicky se na tom velice hodně podílí.

Samozřejmě nový nabyvatel by si je koupil od této skupiny. Otázka za co.

To znamená, nemá, aby si koupil povolenky navíc? Nad rok 2020 nemá peníze? Ví vůbec Evropská komise, že se tady provádí v rámci stávajícího mateřského podniku karuselový obchod s povolenkami? Že se ty povolenky takhle otočí přes matku, že se hodí zpátky a finance zůstanou u matky? A nebavíme se o jen tak nějakých financích, ale bavíme se v objemu 6,2 mld. korun za tyto povolenky.

Opravdu si myslíme, že správce odděleného majetku jedná v nejlepším zájmu České republiky?